Samozřejmě, my všichni víme, že to přijde, vždyť jsme se tady o tom už bavili tolikrát, že prostě skládky končí. Všichni to chtějí. Já vím, co firem začíná prostě tady bystřit dobrý byznys, poradenské firmy, firmy, které budou vlastně ten odpad obhospodařovat, budou s ním zacházet. Myslím si, že důvod je zcela jasný: protože odpady byly, jsou a budou cennou komoditou a dobrým byznysem. To už platí více než sto let. Pokud se podíváte do Ameriky 20. let, tak se podívejte, kdo tehdy zajišťoval odpadky, svážení odpadů a správu odpadů v rámci amerických měst.

Aby to hlavně pochopili naši občané, protože když najednou zvednete ceny za odpady, a tady to samozřejmě budete muset udělat, a dost radikálně, tak je otázka, jestli jsme na ně působili natolik fundovaně a snažili jsme se je dovést k tomu cítění k té přírodě, k té ekologii, protože tam to bude důležité, jestli oni to pochopí a budou to respektovat a budou se takto chovat.

Dovolte mi, abych zakončil větou, kterou jsem tady řekl před několika měsíci, a je potřeba si to uvědomit. Odpady byly, jsou a budou vždy dobrým obchodem. Je jenom na nás, jak to uděláme, aby byly všechny ty účastné skupiny spokojeny. Děkuji za pozornost.

Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Já bych se chtěl vyjádřit jako poslanec, který má tady opakovaně zmiňovanou Čáslav doslova přes kopec. Často tam okolo jezdím, vidím ten umělý kopec, který tam vyrostl za poslední roky, a také jsem opakovaně komunikoval s osobami z vedení města Čáslav.

Tady skutečně to, co se tam dostalo pozměňovacím návrhem pana poslance Staňka, tak evidentně i na základě vyjádření odborníků je protiústavní. A my jsme přesvědčeni o tom, že tímto způsobem se nelze dotýkat oprávněných a očekávatelných příjmů obcí a měst, stejně tak jako by neměla být rušena povinnost tvořit finanční rezervu a rekultivaci. A není to jenom o snížení příjmů obcí a měst, ale také Státního fondu životního prostředí. Já myslím, že tady musíme vnímat s péčí řádného hospodáře i příjmy státu. Už to tady říkali kolegové přede mnou. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč bychom měli podpořit znění, které postoupil Poslanecké sněmovně Senát. Jenom mi dovolte možná položit otázku panu ministrovi. No tak já bych mohl říci, že kroutíme čtvrtý rok zde v Poslanecké sněmovně a že samozřejmě i ta odpadová legislativa, ač je velmi komplikovaná, velmi složitá, tak tady mohla být projednávána dříve. A skutečně velkým otazníkem je ta doprovodná prováděcí legislativa.

Tolik transpozičních norem jsme zde na půdě této Sněmovny schvalovali po uplynutí lhůty a vždy to nějakým způsobem bylo možné. Jsem přesvědčen o tom, že ten rok, ačkoliv může být nepříjemný, tak v zásadě vytvoří ten prostor pro obce a města, nakonec i pro Ministerstvo životního prostředí, k dopracování prováděcích předpisů.

Prostor pro to můžeme vytvořit i tím odkladem účinnosti tohoto zákona, jak nakonec navrhují senátoři.